Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Výsledek: přijato.

Nevidím nikoho. Tím končím podrobnou rozpravu. Tím tedy končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji za spolupráci.